Nechceme třetí sazbu, protože ta systém nesmírně komplikuje, činí ho nepřehledným a nevidíme v tom žádnou výhodu. Navíc podle našeho názoru si vláda velmi špatně spočítala, komu tímto opatřením vlastně prospěje. Opravdu si myslíte, že toto opatření prospěje nízkopříjmovým rodinám? Pak samozřejmě bohatí lidé, protože mají vyšší spotřebu a snížením zdanění spotřeby ušetří nejvíce, a teprve až na nějakém z dalších míst to pomůže lidem s nižšími příjmy. To, co říkám, jen potvrzuje to, že sociální politiku opravdu nejde dělat změnami v daních, ale musíte ji realizovat skutečnými sociálními opatřeními. Skutečná sociální opatření, to zatím českým socialistům moc nejde, stejně jako bohužel panu ministru financí nejde zatím zjednodušit a zlepšit daňový systém. Pokud už mocí mermo chcete udělat nějakou změnu, tak se připojte k pozměňovacím návrhům, které jsem jménem Občanské demokratické strany předložil, protože ty náš daňový systém nezkomplikují, zachovají jeho jednoduchost, pomohou lidem a celkově ho zlepší. Děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Sedi. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. To jsou slova pana předsedy. Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl požádat pana předsedu ODS, aby ODS ve městě Uherské Hradiště reagovala na výzvu sociální demokracie, aby zveřejnila své náklady na předvolební kampaň do komunálních voleb, protože tam je netransparentnost a neotevřenost.

Zkuste si najít vystoupení některých poslanců. Z těch vět, a je jich tam hodně, jsme si zapamatoval a vám připomenu jednu jedinou: Nikdo, kdo má sociální cítění, nemůže hlasovat pro 21 a 15.

Tehdy jste byli proti, legitimní názor, za to jsme vás kritizovali dneska jste pro. Co se změnilo?

Chtěl bych připomenout věc, o které se málo mluví, a to je ten fakt zavedení třetí sazby, který přinese velké náklady statisícům podnikatelských subjektů.

Ale že by někdo zkusil odhadnout, kolik to bude, to tedy ne.

To je ta základní výhrada. Samozřejmě výše sazby je politika. V tom se politické strany liší a v tom svádějí politický zápas o to, jaká sazba je správná a co si myslí jejich voliči a co pro jejich voliče je výhodné. Pan předseda Fiala jasně ukázal, že pro voliče, aspoň o kterých mluví sociální demokraté, že to jsou jejich voliči, toto výhodné není. Zkusím položit otázku a poprosím o odpověď. Jsou tam definované výpadky státního rozpočtu, resp. veřejných rozpočtů jako celku u těch tří položek, jestli to mohu nazvat tři položky, které jsou navrženy v třetí sazbě.

Takže platit se to bude. Ale budou to platit, protože platí daně, platí sociální a zdravotní pojištění a z těchto peněz se to bude kompenzovat.